Děkuji za pozornost.

Pane zpravodaji, máte slovo. Děkuji za slovo.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Já to už nechci hrotit, protože už jsem to tu říkal několikrát, jen zopakuji: Prioritou tohoto materiálu je místo toho, abyste pomohli zemědělcům řešit problematiky, které souvisejí se suchem, podporujete několikanásobně vyšší výdaje do oblasti poradenství. Dáváte 70 milionů do poradenství a 20 milionů na kapkové závlahy a podobně. Prostě rezignujete na řešení problematiky, která trápí zemědělce. Děkuji panu poslanci Bendlovi. Nevidím nikoho, všeobecnou rozpravu končím. Nemám do ní žádnou přihlášku. Není tomu tak.

Pouze se přihlásím k tomu usnesení, jak jsem navrhl v obecné rozpravě. Děkuji.

Kdo je proti? Děkuji vám. V hlasování pořadové číslo 133 z přítomných 169 pro 133, proti 9, návrh byl přijat. Konstatuji, že návrh usnesení byl schválen. Děkuji panu ministrovi, děkuji panu zpravodaji a končím bod číslo 38.